Tyto úřady jsou samostatné. To znamená, tito úředníci nemohou pomoci těmto, tito zase těmto a tak dále. Pokud se tedy na stavební úřad nahrne více projektů, tak v tom personálním složení, tak jak je to dneska, si ti úředníci nemohou pomoci. Proto správně v tom vašem opozičním návrhu navrhujete opatření proti nečinnosti.

Ale na tom krajském úřadě je deset lidí. A těch deset lidí zároveň bude dělat opatření proti nečinnosti a zároveň odvolací úřad. To znamená, že těch deset lidí... opět nemůže nikdo vlastně navýšit ten počet a bude to pořád deset lidí. To znamená, když těch projektů bude více, tak jediné, co se stane, je, že se nedodrží ty lhůty, a ty jsou nevymahatelné. To znamená, že zase bude čekat ten stavebník. Pokud tady vezmu ty další věci, které se řešily, tak jste tady samozřejmě řešili, jak daleko to bude od občana. Tak bych chtěla jenom připomenout, že tady se tedy opravdu nelišíme v těch návrzích, ani opoziční, který také ruší zhruba 400 stavebních úřadů. Takže tady to je opravdu velmi podobné. Je to problém zejména u těch velkých měst. Ale problém to skutečně je a novela zákona o správním řádu to skutečně nedořešila. Co bych ještě zmínila, jenom jak jste tady útočili na to, jak byl projednáván stavební zákon. Já bych jenom chtěla říct, že skutečně tomu byla věnována spousta času. Dokonce bych moc chtěla poděkovat Legislativní radě vlády, která tomu věnovala dva dny, skutečně velmi detailně.

Co se týká té kompromisní dohody, tak je opět potřeba se podívat do té minulosti. My jsme představili v listopadu 2019 návrh, který jsme poslali do mezirezortu, v lednu roku 2020 byla učiněna dohoda se Svazem měst a obcí.

Tuto kompletní dohodu jsme dodrželi a jako vláda jsme takto ten návrh přijali. Takže samozřejmě pro nás to byla nová skutečnost. A opravdu se nezlobte, ale nemohu přijmout nějaké narážky na to, že já jsem nedodržela dohodu. Naopak, my jsme ji skutečně dodrželi do puntíku, a pak samozřejmě přišlo nesouhlasné stanovisko.

Pak jsme se tady zabývali místním šetřením.

Ano, pan ministr skutečně nesouhlasí s tím automatem, který tam byl dán jako pozměňovací návrh.

Co se týká té územní studie, tam si skutečně spíše musíme položit jakoby tu otázku, co to je územní studie. A pokud jsou to odborné podklady, tak je tady otázkou, proč to má schvalovat zastupitelstvo. Protože pokud to dostaneme do této role, tak je to samozřejmě soudně přezkoumatelné, pokud to schválí zastupitelstvo, a zároveň byste tedy měli mít veřejné projednání, to znamená zapojit do toho veřejnost, a to je otázka tady, jestli toto skutečně chcete, protože vy tady předjímáte regulační plány. To znamená, pak byste z územní studie udělali v podstatě regulační plán. Ale jak už říkám, je potřeba si o těchto věcech asi popovídat, jestli skutečně takhle to myslíte, že územní studií nahradíte regulační plány. Co se týká ochranných pásem, tak tam je potřeba říci, že ochranné pásmo stanoví zákon. Takže tam si myslím, že k tomu asi není potřeba nějaké delší debaty. Co se týká nabírání zaměstnanců, jak to vlastně bude. Tak opět je to v zákoně, je to § 330, kde první vyhláška má jasná pravidla, jak to bude vypadat. A já tedy musím říci, že už s mnoha... S mnoha starosty už v těchto věcech jednám. A jenom bych znova ráda připomněla, že skutečně se tady nebavíme o úřednících obcí jako takových, je to státní kompetence, je to kompetence státu v přenesené působnosti. A jediný, co stát chce udělat, aby vlastně zajistil ty lhůty a všechny ty věci s tím spojené, aby si to vykonával sám. Děkuji paní ministryni. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Kovářová, poté pan poslanec Profant, také faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Nicméně paní ministryně nás poučila o jednacím řádu. Já jen připomínám, že tyto citace se objevují vždy v okamžiku, kdy opozice má připomínky k nějakému návrhu zákona.

A měla jste přizvat všechny organizace. Organizace měst, obcí, krajů, odborné organizace a Nejvyšší správní soud.

A to, že říkáte, že úředníci přejdou pod stát, tak to není úplně dobré řešení, protože ten špatný příklad tady byl už několikrát zmiňován.

A já když se podívám do těch důvodů, které jste na začátku zmiňovala před tím záměrem, tak to jsou zcela jiné důvody. A možná, až příště budete, nebo někdo jiný budete dělat nový zákon, prosím, přizvěte k tomu všechny hráče, kterých se taková novela bude týkat. Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Ondřej Profant, připraví se pan poslanec Martin Kupka faktické poznámky.